Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 40, přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 70, proti 73. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Matěj Fichtner bere zpět novelu zákona o loteriích. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy a budeme hlasovat o pořadu schůze jako celku se všemi návrhy. Zahajuji hlasování o návrhu pořadu schůze. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze. Pan předseda Hamáček se omlouvá dnes do konce jednacího dne z pracovních důvodů.